Úplně na úvod bych chtěla říct, že jsem přesvědčena o tom, že s lex Ukrajinou II se přichází pozdě.

Dneska jsme se na bezpečnostním výboru dozvěděli, že dočasnou ochranu na území České republiky získalo 360 000 lidí.

Já musím říct, že když se bavíte se starosty, když se bavíte s hejtmany, tak bez té evidence se nedají dělat další věci, a proto bohužel pořád nemáme plán migrační, který je tak důležitý, a nejdůležitějším údajem v rámci migračního plánu je, abychom se dozvěděli, kolik lidí je na území jednotlivých měst, obcí a krajů, jaké ti lidé mají profese, jaké mají vzdělání, jestli tady chtějí zůstat, popřípadě nechtějí, a na základě jednotlivých čísel je nutné modelovat na jednotlivé potřeby v těch krajích, městech a obcích, a to je, abychom měli dostatek míst v mateřských školách, v základních školách, středních školách, abychom měli dostatek pediatrů, praktických lékařů, zubařů, ale abychom také měli dostatek zaměstnanosti a tak dále. A jestliže se dozvíme, že například včera vydaný článek od Všeobecné zdravotní pojišťovny, že Všeobecná zdravotní pojišťovna do současné chvíle platí zdravotní pojištění 333 000 ukrajinských uprchlíků, a my dneska říkáme, že tady možná jsou, možná nejsou, tak je vidět, že ty systémy nejsou propojené a my stále nevíme, kdo na našem území je, popřípadě není.

A ejhle, dneska byl bezpečnostní výbor a na bezpečnostním výboru opět tento bod nebyl zařazen. Určitě oceňuji, že jsme měli možnost se tady o tom plánu chvilku bavit, ale viděl jste sám, kolik lidí bylo přihlášeno, kolik lidí chtělo přenést praktické zkušenosti z území, a byla na to tak krátká doba, že pak jsme to tady řešili faktickými poznámkami a nedošli jsme k žádnému závěru.

A já pořád říkám, že ten plán je především důležitý pro hejtmany, starosty, ale pro všechny občany České republiky.